Strategie zvládání uprchlické vlny Než k tomu řeknu další podrobné informace a udělím slovo navrhovatelce, tak vás, kolegyně a kolegové, žádám o pozornost, protože k projednávání tohoto bodu, čímž je Strategie zvládání uprchlické vlny, byl přizván jako host generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Vzhledem k tomu, že podle § 52 odst. 3 se schůze Poslanecké sněmovny mohou zúčastnit i další osoby, projevíli s tím Poslanecká sněmovna souhlas, přičemž předsedající jim může udělit slovo, tak bych nejprve dal hlasovat o přítomnosti pana generála na jednání v souvislosti s tímto bodem.